A 150 milionů je strašně málo, strašně málo na tu prevenci.

To jsou faktické poznámky.

To jsou přihlášky, tak abyste všichni věděli, jaké je pořadí. Děkuji. Vážení kolegové, já chápu, že Václav Klaus je velkým morálním vzorem, a jistě by nám dlouho mohl vyprávět o tom, jak se má provozovat rodinný život a tak dále. Ale já chci zdůraznit tu základní tezi. V tomto jednání vůbec nejde o ty rodiče. V tomto jednání jde o ty děti. A pokud se jim nedostane řádné péče a vzdělání, tak je pravděpodobnější, že bude více dalších problémů, že samy třeba založí další problémové rodiny a tak dále, zatímco když dostanou elementární zázemí, tak máme větší šanci na nějakou stabilizovanou společnost, která hledí vpřed. A to je snad to, co my všichni tu chceme.

Ti asi si neporadí lépe než stát s vymáháním toho dluhu.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

A to si myslím, že je já vím, že dopad pro to dítě je svým způsobem stejný, ale pro řešení té problematiky by to bylo určitě věcí, která by nám pomohla tu debatu vést tím směrem, jak ty příčiny pak následně řešit.

A jestli jej někdo činí proto, že mu to jenom dělá dobře, anebo někdo, protože je prostě nemocen, tak v tom případě řešme tu příčinu, ale neřešme jenom a jenom ty dopady. A já k tomu ještě se dovolím přihlásit a vystoupit s delší než jenom technickou poznámkou.

Důsledek bude jediný zdraží se energie a ti, co platí, to zaplatí za ty, co neplatí. A tenhle trend prostě není správný. Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji, pane místopředsedo. Já mu za to děkuji. Skutečně ta preventivní otázka, to znamená, práce s těmi rodinami, je nesmírně důležitá.

Prošel tento týden státní rozpočet v prvním čtení, a když vidíme, jak se tady dneska rozhazuje na všechny strany, tak mi neříkejte, že nějaká relativně velmi drobná částka, která by posílila tento program, by se nemohla najít. A chci zdůraznit, i naši starostové, lidovečtí, a nejenom lidovečtí starostové a hejtmani, dělají maximum pro to, aby se těmto rodinám pomohlo. Podívejte se na novou koncepci prorodinné politiky Pardubického kraje. Byla schválena na posledním zastupitelstvu v minulém volebním období, to znamená, někdy před třemi měsíci, a je to vzorový materiál, který není do šuplíku, ale který je právě směrem do praxe právě proto, aby se pomáhalo těmto rodinám. Obce přátelské rodině, to jsou všechno programy, které můžeme my zde z úrovně i Ministerstva práce a sociálních věcí podpořit, a vyhneme se těm problémům, o kterých se tady hovoří. Děkuji pěkně i za rodiny a rodiče.